Prostřednictvím pana předsedajícího bych navázal na příspěvek pana kolegy Rakušana, který se zmínil o protichůdnosti názorů. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna je tím místem, kde mohou protichůdné názory zaznít, na rozdíl od České televize, která je naprosto jednoznačná.

Takže otázka je, kde budeme hledat objektivní a vyvážené zpravodajství, které by Česká televize měla poskytovat. Protože stále ještě si Českou televizi platí těch zhruba 5 milionů koncesionářů a Česká televize, která zaznělo zde, že je to stát ve státě, já bych spíše řekl, že to je ministerstvo v ministerstvu, protože její rozpočet je zhruba polovina rozpočtu ministerstva kultury. Škoda, že pan ministr odešel. Chtěl jsem také navázat na jeho vlastní hodnocení České televize, když ho hodnotil jako dobře, což znamená za tři, takže nic moc.

Já bych řekl, že pro vlastenecké a objektivní pravdu hlásající strany chvála od České televize by byla polibek smrti. Já bych s tímto ukončil svůj projev, protože si myslím, že činnost České televize vyžaduje zásadní a hlubokou revizi z hlediska znovunavrácení objektivnosti, znovunavrácení důvěry občanů, protože zatím to, co předvádí Česká televize a zejména bulvární redakce, tuto důvěru jenom ztrácí. Takže bez nějaké důkladné revize tuto důvěru občanů nezíská. A já nevidím nejmenší snahu o sebereflexi, nevidím nejmenší snahu nějakým způsobem o tuto důvěru bojovat. Naopak vidím snahu vnucovat svůj názor, ať je jakkoliv tendenční, prostě válcovat to veřejné mínění bez ohledu na to, co občané vlastně vnímají a jakým způsobem konfrontují informace z ČT s informacemi, které získávají z jiných zdrojů, převážně ze sociálních sítí a z internetu.

Takže já pro tuto zprávu určitě hlasovat nebudu. Děkuji vám. Tak, děkuji. A nyní mám tady dvě faktické poznámky, takže pan poslanec Pavel Juříček. Já se na to dívám pragmaticky.

To jsou vlastně provozní ztráty, které jsou kryty tak, aby Česká televize byla na nule na hospodářském výsledku, a tak jsou kryty z fondu televizních poplatků. A když se podíváme, což jedna věc ekonomicky vždycky je ziskovost nebo ztrátovost a druhá věc je, jaký je pohyb cash flow. Takže kde je 1,6 miliardy korun? A myslím si, že je fér se zeptat Rady České televize, respektive managementu České televize o nápravná opatření a o to, co se stalo.

Takže i tato argumentace z hlediska investic není pravdivá. Děkuji za pozornost.

Protože nevíme, kam koncesionářské poplatky vůbec směřují.

A je úplně jasné, jaký bude budoucí vývoj, pokud to bude pokračovat tímto způsobem. Buď se zvedne televizní daň, které říkáme koncesionářské poplatky, nebo stát bude muset sanovat z výběru jiných daní Českou televizi, anebo bude muset přistoupit k privatizaci.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady v této debatě zaznělo již mnoho argumentů a mě by ale zajímal jeden argument, který možná byl přeslechnut. Někteří říkají, on to nekontroluje, já říkám, v historii NKÚ kontroloval Českou televizi. Byl rok, kdy zkontroloval koncesionářské poplatky plynoucí do České televize. Ptám se, kde je pravda? Kde skončila možnost té kontroly, popř. proč v kontrolním plánu tohoto nezávislého kontrolního orgánu Česká televize již dlouhé roky nefiguruje? Ta otázka zůstává někde v tom prostoru zavěšená, ale dobře se používá, jelikož je NKÚ nekontroluje, tak, anebo naopak je to tak průzračné, že netřeba a mají vnitřní kontrolní mechanismy přes radu a další, kteří toto kontrolují. To je má otázka, která tady v tomto prostoru by měla být odpovězena a jasně vyjasněna. Má NKÚ kompetenci kontrolovat Českou televizi v rámci koncesionářských poplatků? Ale dle mého názoru a z historie NKÚ si myslím, že na tu největší část, tzn. koncesionářské poplatky, má NKÚ právo kontroly.